Ale tady padají různé návrhy, které mají různý potenciál smysluplnosti, takže každý, kdo to slyší, si může udělat svůj názor.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova? Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Jinak bych chtěl okomentovat tu debatu. Chci všechny občany České republiky ujistit o tom, že není možné, aby volby, které budou probíhat podle tohoto zákona, byly jakýmkoli způsobem manipulovány. My jsme takto zvládli krajské volby, zvládli jsme je naprosto bez problémů, žádné stížnosti nebyly zaznamenány, všichni ten výsledek respektovali.

Takže závěrečné slovo předtím, prosím. Děkuji za slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme předloženy dva pozměňovací návrhy.

Procedura je jednoduchá, ale přesto si ji nechám schválit. Já vás odhlásím všechny na žádost, přihlaste se, prosím, svými registračními kartami.

Návrh byl přijat. Prosím, můžeme zahájit proceduru. Děkuji, pane předsedající.

Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno 166 poslanců, pro 36, proti 69.

Garanční výbor: nesouhlas. Stanovisko pana ministra?

Teď budeme hlasovat o zákonu jako celku, předpokládám. Byly vypořádány všechny pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o návrhu jako celku.